Takže ani ten stát to nedokáže, pokud nemáme většinový systém.

Má tam zástupce a funguje to.

Děkuji panu ministrovi. Ptám se, jestli se ještě někdo hlásí do obecné rozpravy. Pan poslanec Karamazov. Prosím. Po něm pan navrhovatel. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo.

Dnes se však zdá, že stojíme opět na začátku. Ale to jen na okraj. Nebudu nyní dlouze hovořit o tom, proč je předkládaná novela principiálně špatná, k tomu se vyjádřím v případném třetím čtení. Na novele mě totiž v negativním smyslu zaujalo její legislativní provedení, konkrétně dvě části, které jsou předmětem mých pozměňovacích návrhů. Za prvé se jedná o počet členů dozorčí rady. Navrhované usnesení § 448 odst. 1 zákona ukládá, aby počet členů dozorčí rady jakékoli společnosti byl dělitelný třemi. Taková úprava má smysl ale pouze v případě společností s více než 50 zaměstnanci, neboť právě těm zákon ukládá, aby třetina členů dozorčí rady byla volena zaměstnanci. U ostatních společností k takové limitaci důvodů není. V druhém případě považuji za zbytečnou tu část novely, která ukládá, aby valné hromadě akciové společnosti byl vždy sdělen odchylný názor kteréhokoli člena dozorčí rady. Tato úprava je zbytečná, neboť podle zákona se každému členovi dozorčí rady udělí na valné hromadě slovo, kdykoli o to požádá.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, aniž bych svými pozměňovacími návrhy chtěl jakkoli vyjádřit náklonnost k předkládané novele, domnívám se, že v případě jejího přijetí mohou mé pozměňovací návrhy stávající text alespoň z části vylepšit.

Zákon by měl k členům každého orgánu přistupovat stejně. Děkuji za pozornost. Děkuji panu poslanci Karamazovi. Pan navrhovatel. Já jenom technicky bych chtěl upozornit všechny ty, kteří mluví o zastupování odborářů, je to zastupování zaměstnanců. První poznámka. Druhá poznámka. Znám spoustu podniků, které zkolabovaly díky tomu, že vedení těch společností nestálo za nic.

Ptám se na závěrečná slova pana navrhovatele, případně pana zpravodaje. Není zájem. Neeviduji návrh na vrácení návrhu zákona garančnímu výboru k novému projednání. Zahajuji podrobnou rozpravu. Jako první se do podrobné rozpravy přihlásil pan poslanec Ivan Pilný. Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo, pane předsedající. Jenom opakuji návrh na zamítnutí tohoto zákona a odůvodnění jsem přednesl v obecné rozpravě. Děkuji. Dalším přihlášeným do podrobné rozpravy je pan poslanec Klaška. Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo, pane předsedající, dnes do třetice. Dámy a pánové, protože je omluven místopředseda Sněmovny Jan Bartošek a požádal mě, abych se přihlásil k jeho pozměňovacímu návrhu k tomuto sněmovnímu tisku, aby mohl být dále projednáván, tak bych takto rád učinil.

Tento pozměňovací návrh řeší zaměstnaneckou participaci na řízení společností v několika verzích nebo velikostech. Děkuji za pozornost. Děkuji panu poslanci Klaškovi. Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Pavel Čihák.

Děkuji za slovo.

Jestliže však dojde k uspokojení všech potřeb členů a i toho bytového družstva, pak můj pozměňovací návrh umožní použití zisku i na jiné účely. To je zdůvodnění mého pozměňovacího návrhu. Pan poslanec Koníček se hlásí. Prosím, pane poslanče.

Odůvodnění je na dvě stránky v tom dokumentu. Děkuji. To byl zatím poslední přihlášený do podrobné rozpravy k tomuto návrhu zákona. Ptám se, jestli se hlásí ještě někdo další. Není tomu tak. Končím tedy podrobnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova. Není zájem. Končím druhé čtení tohoto návrhu zákona. Děkuji panu navrhovateli i panu zpravodaji. Než přejdeme k dalšímu bodu, přečtu omluvy.

Aha, pardon.